Vážený pane místopředsedo, já bych se jenom chtěl vyjádřit, protože jsme se rychle nestihli vyjádřit, k tomu návrhu na zkrácení. To není návrh, který by chtěl nějakým způsobem omezit možnost se k věci vyjádřit. Na druhé straně bych chtěl připomenout, že on už tady s chladnou hlavou na první čtení čeká asi půl roku. Takže to není tak, že bychom tady chtěli něco rychle schvalovat, nicméně potřebovali bychom aspoň ty věci, které jsou transpoziční, v tom zákoně mít vypořádány. Děkuji. Pan zpravodaj s přednostním právem, po něm pan poslanec Adamec. Děkuji, pane místopředsedo. Já se omlouvám, že jsme se museli vrátit do obecné rozpravy. Byl jsem požádán předkladatelem, protože předkladatel není poslancem, takže jsem byl požádán, abych jako zpravodaj přednesl jeho návrh. Já mu samozřejmě vyhovím, protože Sněmovna bude rozhodovat, nikoli zpravodaj. Takže předkladatel žádá o zkrácení lhůty na projednání ve výborech na třicet dnů. Děkuji. Pan poslanec Adamec. Prosím, pane poslanče.

Je úplně jedno, jak dlouho ten zákon tady leží, protože to je odpovědnost někoho jiného, ne řadového poslance, aby zařazoval body na jednání schůze Poslanecké sněmovny. Pro mě začínají lhůty běžet při prvním čtení.

Pan poslanec Benda, po něm paní poslankyně Černochová. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Obecná rozprava skončila... Pan ministr má právo na závěrečné slovo, kterého využil, řekl závěrečné slovo. Měl vystoupit jiný člen vlády Nevyužil, on neměl závěrečné slovo.

Já chci, abychom si tyto věci vyjasnili. Vždycky jsme tady měli zvyk, že vystupuje jiný ministr, pokud chceme otevřít rozpravu. Tentokrát se tento zvyk nedrží, tak jenom abychom věděli, že ho nedržíme, abychom si to pamatovali do příště. To je moje prosba. Děkuji za toto upozornění. Paní poslankyně Černochová. Prosím, paní poslankyně. Dobrý podvečer. Děkuji, pane místopředsedo. I já bych chtěla vyzvat k tomu, abychom tady dodržovali jednací řád a abychom dodržovali i to zvykové právo, které v této Sněmovně držíme, protože tady skutečně rozprava tím, co zaznělo od pana ministra, otevřena nemohla být. Jenom k tomu, když už to posuzuje pan předsedající, že rozprava otevřena byla, přestože v rozporu s jednacím řádem, tak mě by zajímalo to, jestli je to skutečně implementace evropského práva, evropské směrnice, anebo jestli je to další nová regulace a jestli se nějakým způsobem řeší v této regulaci, tak jak na to tady upozorňoval pan kolega Luzar, jestli se tady řeší nějakým způsobem taxislužba Uber, nebo jestli se to vůbec neřeší. A také by mě zajímalo, jestli má pan ministr dopravy informace o tom, co na tuto normu říkají lidé se Svazu měst a obcí. Pokud pan ministr tyto informace nemá, tak budu navrhovat přerušení. Děkuji. Omlouvám se, paní poslankyně, chápu váš názor, že si můžete myslet, že jsem porušil jednací řád, nicméně jednací řád skutečně nerozlišuje to, který ministr. Jednací řád říká ministr, pakliže vystoupí. Pokud máte proti mému postupu námitku, prosím, klidně o tom můžeme hlasovat. Pan ministr se hlásí o slovo.

Prosím, pane ministře. Vážený pane místopředsedo, já se omlouvám, že jsem způsobil právní rozepři o tom, jestli je, nebo není otevřená rozprava. Nicméně byl jsem dámou, paní poslankyní, osloven, tak já bych... Tak bych rád odpověděl. Tato novela specificky Uber neřeší.

Uber se prohlašuje, že není taxislužba, že je pouze sdílená ekonomika, nicméně jeho řidiči pod zákon o taxislužbě spadají a tam zákon jednoznačně porušují, už stávající a i tento nový budou.

Děkuji panu ministrovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže se nikdo další nehlásí, končím obecnou rozpravu.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu. Není tomu tak. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pardon, předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh žádnému dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání? Prosím, paní poslankyně.